No, ono se není co divit.

Je to program, který je založen jenom na zájmu o současnost. Samozřejmě část musí zůstat doma pro desítky tisíc nových státních zaměstnanců. Takže z toho rozpočtu se dá usoudit, že vizí České strany sociálně demokratické je velký, tučný a nemotorný stát, který neslouží lidem, ale z něhož každému upadne občas nějaká ta almužna, aniž by musel něco aktivně dělat. A vizí sociální demokracie určitě není stát pro aktivní občany. My, Občanská demokratická strana, chceme také stát silný, ale silný stát v činech, nikoli silný stát v počtu úředníků. Stát, který je respektovaný v zahraničí, ale který není rozhádaný ve vládě. Stát, který je moderní a kde občané nejsou obtěžováni zbytečnou byrokracií.

Stát, který také vytváří jednoduché podmínky pro podnikání. Proto jsme, dámy a pánové, stejně jako loni předložili i letos řadu pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu, které, i když ten rozpočet nesestavujeme, tak ho mohou vylepšit a které promítají do rozpočtu náš program a naši vizi. Stejně jako loni jsme i letos ukázali na konkrétních 30 mld. korun, které považujeme za nehospodárně vynaložené, které by se podle nás daly ušetřit. Nejlepším řešením podle nás by bylo nechat těchto 30 mld. korun lidem, nechat tyto peníze lidem, ale to bohužel už v této fázi projednávání státního rozpočtu nejde. My jsme přesvědčeni, že v některých oblastech je peněz, tak jak je ten rozpočet navržen, málo. Jsou to např. investice do obrany nebo investice do školství, konkrétně do regionálního školství. Moje kolegyně a kolegové vám tady obsáhle zdůvodňovali proč. Tam my navrhujeme přidat a to by bylo podle nás správné. Já věřím, že řada z vás se na věci dívá podobně jako my, a proto ty naše konkrétní návrhy podpoříte. Na závěr mi ale dovolte konstatovat, že je smutné, že se tu scházíme nad schvalováním deficitního rozpočtu v době ekonomického růstu, že se tady scházíme nad rozpočtem promarněné příležitosti, že tady před námi leží rozpočet bez vize, že tady před námi leží rozpočet, který nemyslí na budoucnost České republiky. Je to rozpočet, který z těchto důvodů nemůže mít podporu poslanců Občanské demokratické strany. Děkuji, pane poslanče. A nyní s přednostním právem ministr financí Andrej Babiš. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

V každém případě myslím, že naše koaliční vláda bude úspěšná už v tom, že to bude pravděpodobně druhá vláda, která dokončí mandát. A za druhé taky v tom, že, aspoň doufám, že nebude mít žádný korupční skandál, a taky v tom, že bude mít nejlepší rozpočet v historii naší země. Absolutně nejlepší.

Kontrolní hlášení já nechápu, proč pan kolega Fiala říká, že to nefunguje.

A taky nezapomeňme na EET.

Takže ten rozpočet, ano, jsou rozpočty a je potom plnění. My když jsme nastupovali, tak bylo ohroženo 90 mld. nečerpání evropských fondů. 90 miliard! Neměli jsme ani zákon o státní službě, který de facto ohrožoval čerpání evropských fondů, a nakonec se nám povedlo snížit to na cca 22, a to už v minulosti bylo 10 ztracených.

A pokud se podívám na...

A já jsem přesvědčený, že to plnění bude podstatně lepší.

Takže by bylo dobré, kdybyste si vzpomněli, jak to bylo, a porovnávali skutečně tato čísla.

My chceme investovat, my chceme zvyšovat důchody a platy. Ano, máme nízké důchody, máme nízké platy, potřebujeme investovat. Nejsou lidi, potřebujeme motivovat lidi, aby pracovali, ne aby brali dávky. Potřebujeme taky uvolnit trh práce. Takže já nevím, o čem je tady řeč.